Pan ministr dopravy, jak jsem konstatoval cca před hodinou, se omluvil z jednání. A mám tady usnesení vlády, ve kterém předseda vlády informuje předsedu Poslanecké sněmovny, že pověřena pro projednání tohoto tisku je ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová, aby odůvodnila tento tisk ve druhém čtení. A paní poslankyně Květa Matušovská jako zpravodajka toho tisku je také na svém místě. Takže pokud diskutujete jiné téma, než je vnitrozemská plavba, opět vás všechny požádám, abyste tyto rozpravy přenesli do předsálí! Já si ještě počkám.